Ale i nadále budeme usilovat o jasné systémové řešení, tedy absolutní zákaz, plošný zákaz herních automatů v České republice, a budeme o to usilovat prostřednictvím vás, politických partnerů, a i v rámci Evropské unie. Parazitování na lidském neštěstí a závislost je totiž nejen nemorální, ale v důsledku se skutečně nevyplácí. Děkuji za pozornost.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes se projednává změna zákona o loteriích.

Jsou to životní partneři, rodiče, děti, přátelé a věřitelé.

Většinou hrají lidé, co na to nemají, prohrávají sociální dávky, nejsou schopni hru kontrolovat a nepřipouštějí si negativní následky svého jednání.

Provozovatelé těchto zařízení spoléhali na větší toleranci ze straně městských úřadů na takto honosně nazvaná místa. Česká republika bohužel patří k zemím s největším poměrem herních automatů na osobu. Obec a městské části, které z provozovacího automatu měly místní poplatek, teď nevědí, jak je zrušit. V těchto případech by měla napomoci druhá navrhovaná změna, a to automatické zrušení do tří měsíců od vydání zakazující vyhlášky obce. Mnozí z vás určitě dostali email iniciativy, která se snaží příjetí těchto změn zabránit.

Nemoc, kterou ale umíme léčit. Chtěla bych znát jediný důvod, v čem jsou hrací automaty přínosem. Tato činnost je možností získání slušných zisků pouze některých skupin bez ohledu na dopady, a není zatím vůle tuto činnost zcela zakázat.

Věřte, že vím, o čem mluvím, když prosazuji nulovou toleranci hazardu.

Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni Olze Havlové. Pokud ne, tak já jsem vás zaznamenal.

Prakticky se to týkalo zejména dvou věcí.

Ještě jednou: Členské státy odloží přijetí návrhu. Přijetí členským státem znamená v našem případě, že návrh schválí Poslanecká sněmovna, schválí ho Senát a podepíše ho prezident. Potom je návrh zákona přijat nebo schválen zákon.

Jedna je otázka projednání v prvním čtení.

Ano, samozřejmě, vystavujeme se, ovšem v případě, že by to bylo až v té finální fázi, kdy už by nebyl dostatečný časový prostor pro zapracování připomínek Evropské komise. Takže nic nám nebrání to projednat v prvním čtení, což také činíme.